Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tedy z mého pohledu se nemusí hlasovat technicky. Ano, je to tak, protože máme tím pádem pouze dva návrhy. Ano, prosím. Pan poslanec Jurečka, máte slovo.

Ano, takže budeme hlasovat o jednom jediném návrhu. Tím pádem ovšem můžeme přistoupit přímo k hlasování o návrhu usnesení.

Tak ještě pan poslanec Jan Skopeček, náhradní karta číslo 11. Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení.